Děkuji. Vzhledem k tomu, že zde zazněl protinávrh proti navrženému postupu hlasování, táži se, zda je možné, abyste si osvojila návrh, který přednesl pan poslanec Bendl, anebo zda dáme hlasovat o těchto návrzích odděleně, paní zpravodajko.

Takže se vás táži, zda chcete hlasovat o každém návrhu zvlášť. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu tak, jak jej přednesl garanční výbor. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh procedury byl schválen v podobě, jak jej navrhl garanční výbor. Nyní vás požádám, paní zpravodajko, abyste nás provedla hlasováním, abyste předkládala jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím.

Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, jak jsem je zde přednesla.

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

A4 je změna účinnosti. Navrhuje se stanovit účinnost prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Stanovisko výboru?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, což jsou legislativně technické změny v rámci zákona o Vojenské policii, kterým je reagováno na nový obsah definic správce a provozovatele informačního systému veřejné správy. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 334, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A5, který také vzešel z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a jde o oprávnění k využívání údajů z informačních systémů veřejné správy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Stanovisko výboru?

Prosím, můžete pokračovat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je pozměňovací návrh pana poslance Ivana Pilného a týká se změny zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Dosavadním správcem centrálního registru administrativních budov je Ministerstvo financí. Nově se navrhuje, aby jím byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

A tak jak jsme si odhlasovali, budeme hlasovat jednotlivě. Společně? Já jsem řekl, že budeme nejprve hlasovat tak, jak navrhl... Vy jste řekla, že ano.

Já jsem souhlasila s rozdělením.

Prosím, máte slovo.

Proč to tak komplikujete?

Táži se, zda někdo vznáší proti tomu námitku. Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích. Prosím, budeme pokračovat. Jsem ráda, že jsme si to ujasnili. Začneme hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1, což je návrh pana poslance Stupčuka.